Děkuji za slovo.

To je hezký dáreček pro statisíce živnostníků, malých a drobných podnikatelů. Je to dobře i pro Českou republiku.

Jenom zopakuji ten hlavní argument, hlavní důvod. A když něco kritizujete, tak máte taky ukázat, kde vidíte rezervy.

Souvisí to s termínem voleb do Poslanecké sněmovny. My jsme také hlasovali pro harmonogram projednávání státního rozpočtu, takže to berte spíše jenom jako povzdech.

Ale hlavně tady vytváříme prostor a chceme ukázat, kde se dá ušetřit, abychom mohli snížit daně. Velmi často, když navrhneme snížení daní a máme tu zkušenost z minulého volebního období, uvidíme, jak to bude v tomto, zatím jsme žádný zákon na plénu neprojednávali , tak velmi častým argumentem Ministerstva financí nebo vlády jako celku bylo: odkud na to vezmeme, nejsou na to peníze, my s těmi příjmy počítáme.

Ten návrh už je v legislativním procesu.

Ale skutečně krátký. Vidím, že je minimálně 16 dalších kolegů přihlášeno. První ministerstvo, na které jsme se podívali, je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vůbec to neodpovídá ekonomické realitě a taky to neodpovídá odhadům všech institucí, co se týče vývoje ekonomiky České republiky v příštím roce. Takže navrhujeme snížit dávky nemocenského pojištění, podpory v nezaměstnanosti, dávky v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, ale také ostatní výdaje organizačních složek státu.

Pak jsme se podívali na Ministerstvo vnitra, kde například navrhujeme snížit ostatní běžné výdaje o jednu miliardu. Stejně tak celkový objem platů a s tím samozřejmě souvisí povinné pojištění nebo pojistné placené zaměstnavatelem.

My tady dlouhodobě vedeme spor a u mnohých zákonných opatření navržených zákonů vláda říká: chceme narovnat podnikatelské prostředí. Cíl je naprosto správný.

Pokud chceme například ty dotační tituly, které směřují na komunální, městskou či krajskou úroveň, skutečně chceme ty činnosti podporovat, zrušme tyto dotační tituly a dejme tyto peníze do rozpočtového určení daní.

Takže to jsou dvě velké částky.

Pak tam jsou další položky, například stavební spoření. To už se nezmění.

Pak tu jsou ostatní výdaje ve všeobecné pokladní správě a další položky. To už nebudu takhle jednotlivě komentovat, abych nezdržoval.